Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh zákona, který by mohl pomoci tisícům lidí postižených exekucí, samozřejmě ne zpětně, ale umožnil občanům se podívat taky na věc spojenou s tím, jak se do exekuce dostávají, a mohl by pomoci částečně jako drobný kamínek k tomu, abychom se konečně vymanili ze snadného upadání občanů do exekuce.

Ale základní problém v této věci je, že my vždycky taháme za kratší konec.